No nikdy! Tak prostě tohle se musí změnit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

A víte proč?

Tak si to tam nikdo prostě nedovolí. Všichni si pamatujeme to krásné předjíždění v plné čáře v Německu. Ten člověk byl dokonce odsouzen, pokud se nepletu.

Samozřejmě chápu, že každý, kdo tady dnes vystupuje, tak máme pocit, že tomu rozumí, atd. atd.

Nechat ho tam definitivně.

Protože dvojky, trojky budou až v následujícím bodě. Děkuji za dodržení času. Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Špičák, poté pan poslanec Holík. Pan poslanec Holík s faktickou poznámkou.

Děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi faktickými poznámkami. Do rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Polanský, poté se připraví pan poslanec Vácha a registroval jsem přihlášku z místa pana poslance Sadovského. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Piráti tento návrh zákona nepodpoří, a to z několika důvodů. Nezaznamenal jsem vlastně před podáním tohoto zákona žádnou diskuzi na toto téma, seminář, nevyšly na to žádné články. Celá iniciativa přišla jako blesk z čistého nebe. Za druhé, chybí analýza dopadů na ekonomiku.

Za třetí, důvodová zpráva obsahovala chyby, například nezmínila skutečnost, že předmětné úpravy lze již dnes dosáhnout dopravními značkami.

Přečtu jenom několik vět. Za prvé, vláda se sice v obecné rovině ztotožňuje s deklarovaným cílem zvýšit plynulost a bezpečnost silničního provozu, nicméně způsob, jakým to činí navrhovaná změna zákona o silničním provozu, vyvolává pochybnosti o vhodnosti a účinnosti tohoto řešení. Dále, již současná právní úprava § 77 zákona o silničním provozu umožňuje pomocí stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích omezit jízdu některých kategorií silničních vozidel pouze na vymezené jízdní pruhy s tím, že na rozdíl od obecné úpravy s plošným dopadem je takové omezení možné přizpůsobit stavu konkrétního úseku. Omezení pro některá vozidla stanovená prostřednictvím dopravního značení je oproti obecné úpravě zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti srozumitelnější, řidič se vždy v konkrétním úseku pozemní komunikace dozví, kde levého jízdního pruhu nesmí užít. Myslím, že nemá cenu se jím již dále zabývat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vácha.

Minule jsem byl přihlášen po kolegovi Adamcovi, tak jsem se musel přihlásit znovu. Když tady posloucháme ty komentáře, tak to má několik rovin rovinu odbornou, rovinu legislativní a potom rovinu lidskou.

V legislativní rovině ten zákon pozbývá smyslu ještě víc, protože si musíme uvědomit, že v § 36 odst. 4 už dneska je definován zákaz předjíždění kamionů na dálnicích v případě, že kamion nemá dostatečnou rychlost a nemůže předjet jiné vozidlo, pokud neohrozí a ani neomezí jiná vozidla.